A protože chceme, aby tento stav byl nejlépe trvalý, pokud možno dlouhodobý, tak tu svoji roli dbát o finanční stabilitu bereme velmi vážně. A samozřejmě ta role nemá jenom příjemné stránky, oznamovat to, že podle zátěžových testů naše banky, ale i pojišťovny, penzijní fondy jsou v tuto chvíli velmi zdravé, ale také její součástí je to, pokud je to nutné, přijímat určitá regulatorní opatření právě proto, abychom se nedostali do situace příliš velkého rizika ve vztahu k fungování těch klíčových institucí, což jsou zejména banky. A jestliže žijeme v zemi, která je úspěšná, tak většinou v úspěšných zemích dříve nebo později, zejména v období nízkých úrokových sazeb, a to je dnes celosvětová situace, rostou poměrně expanzivně ceny nemovitostí. Ony samozřejmě nerostou jenom z důvodu velké poptávky, která je v konečném důsledku nějakým výsledkem toho pozitivního ekonomického vývoje, ale u nás bohužel rostou také v důsledku ne zcela adekvátní nabídky, ale to už je strana problému, který my nemůžeme ovlivnit. Jestliže v bankách zhruba 60 procent, 50 až 60 procent veškerých úvěrů tvoří hypotéky, tak je to věc zásadního rozsahu. Proto jsme přistoupili postupně k zavedení některých regulačních opatření, nejprve tedy k tomu ukazateli LTV, to znamená hodnota úvěru k zástavě, k hodnotě zástavy, to je ukazatel, který je nejčastěji používán a reaguje právě na tu situaci rychle rostoucích cen nemovitostí. Vzniká totiž potenciální problém, že banky mohou poněkud přeceňovat hodnotu těch nemovitostí a mohou vstupovat do rizik, která jsou prostě neadekvátní k potenciální dynamice příslušného trhu. Posléze tedy od října loňského roku jsme použili i ty ukazatele, které se týkají dluhové zátěže, to znamená, stanovili jsme maximálně devítinásobek dluhu ve vztahu k ročním čistým příjmům a stanovili jsme něco, co bych nazval pracovně dluhovou službou na úrovni 45 procent čistého příjmu. Když se nad tím zamyslíte, tak podle mého názoru jsou to velmi střídmé hranice, které v zásadě vyjadřují zachování určitých bezpečných hranic pro zadlužení té příslušné domácnosti nebo jednotlivce, záleží, kdo je příjemcem toho úvěru. To, co říkal pan poslanec Munzar, že to banky nahrazují jinými úvěry, v zásadě není možné při konstrukci těch ukazatelů, protože ten ukazatel zahrnuje nikoliv pouze hodnoty vyplývající z toho konkrétního úvěru, o který se jedná, ale vlastně má obsahovat a banky to takto musí aplikovat, a pokud to neaplikují, tak my samozřejmě na to reagujeme veškeré dluhové zatížení toho člověka, který si ten úvěr bere, čili jeho předchozí půjčky, jeho kreditní karty, jeho jiné půjčky, ať už jsou jakékoliv typu, spotřebitelského a podobně. Takže ten ukazatel v tomto směru je robustní a nelze ho obejít v podstatě tím, že by si ten člověk vzal nějaké jiné úvěry kromě toho hypotečního, na který by v plném rozsahu nedosáhl. Samozřejmě, že to vede k tomu, že v některých případech musí žadatelé vtáhnout do toho úvěru více rodinných příslušníků nebo používají různé rodinné nemovitosti jako zástavy a tak dále, ale to je standardní, v podstatě legitimní proces a s tím už si umí ten systém poradit. Takže z tohoto pohledu obavy nemám. Samozřejmě, že regulace, každá regulace se musí zavést od nějakého data, protože musí být právně konformní.

Také se ukazuje, že dramatické předpovědi zejména těch zainteresovaných stran, to znamená zejména distributorů, bank a developerů , jak se zhroutí hypoteční trh, se nenaplňují. Ukazuje se, že ten pokles bude někde kolem 10, maximálně 15 procent, a možná spíše méně v průběhu celého roku, to znamená, až se eliminuje z těch statistických dat to jednorázové předzásobení. Pokud jde o význam té zprávy, to už odpověděl pan zpravodaj. Je to zpráva standardní, je standardně auditovaná podle všech předpisů, domácích i mezinárodních, a já myslím, že je správné, že se parlament seznamuje se zprávou o činnosti, zejména hospodaření, národní banky tohoto státu. Nakonec parlament je jediné místo, kterému tímto způsobem nepřímo se centrální banka nějakým způsobem zpovídá. Děkuji vám za pozornost. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo.

A ty klíčové otázky jsou následující. Za prvé, nebojuje Česká národní banka buď starou válku, nebo cizí válku?

Máte signály, že banky se tím neřídí? Že kašlou na to doporučení České národní banky? My takové signály nemáme, ale můžeme se samozřejmě plést.

Myslím, že zkušenost je právě opačná, že jedna věc je tržní cena, cena, za kterou žadatelé chtějí koupit tu nemovitost, a druhá, jak ji ohodnotí banka, konkrétní.

Někdy i výrazně. Zase nevím, z čeho pan guvernér vychází, když říká, že banky mohou tento parametr uměle zvedat, a tím pádem zvyšovat riziko.

Kde to skončí, ta regulace?